A pak je ještě jedna úmluva, která je podobná jako tady tato, která se týká ochrany dětí, a to je úmluva k odstranění forem diskriminace žen. To je další taková varianta podobné úmluvy, která funguje stejným způsobem. Doufám, že se to podaří i ve Sněmovně.

A je vidět, že problém ochrany práv dětí je velice aktuální, a myslím si, že je třeba se mu věnovat a podobných iniciativ se účastnit a stávat se jejich součástí. Doufám, že Sněmovna bude mít podobný. Děkuji.

Nyní prosím zpravodajku paní poslankyni Janu Fischerovou, aby nám odůvodnila usnesení výboru, které bylo doručeno jako sněmovní tisk 505/1. Pane předsedo, děkuji vám velice za slovo. A vám všem, dámy a pánové, popřeji příjemné páteční dopoledne. Navážu na slova pana ministra.

Vše ale bylo objasněno, konečné hlasování bylo doporučit schválení tohoto opčního protokolu.

Čili to byl ten první opční protokol. Druhý opční protokol se týká prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie. Tento druhý opční protokol ukládá stranám zakázat prodej dětí, jejich prostituci a dětskou pornografii.

Kolegyně, kolegové, jsou dvě možnosti. Buď vás budu neustále napomínat, nebo přeruším schůzi a dám vám prostor, abyste se uklidnili. Chápu, že opozice by to uvítala.

V našem případě v České republice by mělo zajišťovat realizaci tohoto protokolu Ministerstvo práce a sociálních věcí, samozřejmě ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti.

Poslanecké sněmovně přijmout následující usnesení: Poslanecká sněmovna 1. dává souhlas k ratifikaci Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějící postup předkládání oznámení, s tím, že při uložení ratifikační listiny bude učiněno následující prohlášení:

Zmocňuje zpravodajku výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podala zprávu o výsledcích projednávání tohoto vládního návrhu na schůzi zahraničního výboru. Já tedy doporučuji schválit tento opční protokol. Jedná se o nejvyšší práva dítěte. Děkuji vám všem za pozornost. Děkuji, paní zpravodajko. Otevírám rozpravu. Přistoupíme k hlasování o usnesení, jak bylo navrženo zahraničním výborem a jak bylo předneseno paní zpravodajkou. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo souhlasí s návrhem usnesení, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat.